Děkuji, pane předsedající. Zažíváme zde ve společnosti, tedy i u nás v parlamentu, střet v pohledu na manželství. Z mého pohledu je to střet dvou diametrálně odlišných úhlů pohledu. Každý se dívá na manželství z jiného úhlu, a proto ty dva názory se těžko potkávají. Ten jeden, který má velikou mediální podporu a podporu předkladatelů manželství pro všechny, je pohled na manželství jako na právní institut, který popisuje technickolegislativně soužití dvou osob, aby se jim spolu lehčeji žilo. Já vyznávám ten druhý pohled, který považuje za pravý význam manželství předpoklad, zdůrazňuji, předpoklad zabezpečení přirozeného pokračování společnosti, a z toho důvodu je manželství hodno zvýšené ochrany a výhod.

Je to něco výjimečného a rodina je tradičním základem našeho státu. Tento názor budu hájit, i když v některých kruzích není dnes populární. Tímto názorem ale nikomu neupírám právo s někým žít. Ať si každý žije, s kým chce, zejména pokud cítí k sobě velmi silné pouto, a já respektuji vnitřní identitu každého jednotlivce. Ale změnou tradiční hodnoty manželství v něco jiného by zanikla jeho pravá podstata. Všichni pamatujeme celospolečenskou debatu ohledně registrovaného partnerství. To byl požadavek právě na legislativní úpravy k zabezpečení některých individuálních práv a odstranění některých překážek ve společném soužití. Tehdy se říkalo, že právě to je cílem. Dnes se tento svazek nazývá potupným svazkem omezujícím práva. Já jsem otevřený k debatě k úpravě konkrétních individuálních práv a legislativních změn, které ulehčí soužití stejnopohlavních párů v praktické každodenní rovině, s tím myslím nikdo nemá zásadní problém. Problém je v tom, že to iniciativě Manželství je fér a podporovatelům manželství pro všechny nestačí. Důležitý je ten symbol, to je název manželství, a je to společenská, filozofická i politická diskuse o principu. A právě o tomto budeme rozhodovat, zda necháme manželství jeho původní, tradiční a pravý význam, a tím pravým významem je spojení muže a ženy, z jejichž spojení vzejdou jejich vlastní potomci, nebo tento význam popřeme a pak skutečně bude manželství jen technickoprávní úpravou soužití dvou jakýchkoliv osob. Je to tak trochu rozhodování mezi budoucností, pokračováním naší společnosti, nebo současností, úprav práv mezi dvěma lidmi. Mimochodem, to, co se dnes nazývá právy, jsou de facto původně výhody, které společnost věnovala těm, kteří mají potenciál zabezpečit její přirozené pokračování. Žádným naším hlasováním nezměníme, že naši potomci přirozeně vznikají ze spojení muže a ženy. To není sociální konstrukt, to je rozhodnutí přírody, to není lidskoprávní otázka. Je pouze mylnou a nebezpečnou představou, že přirozenou podstatu lidstva změníme a předěláme. Ano, ne každé stávající manželství může využít a využije svůj potenciál pro pokračování společnosti, neboť každé manželství není ideální.

Ale budeme k této erozi přispívat? Budeme posílat české veřejnosti signál, že manželství je pouze technickoprávní úpravou soužití? Zastánci stejnopohlavního manželství svými slovy a argumenty u tohoto pultíku i ve veřejné debatě hodnotu manželství z mého pohledu předělávají na technicistní normu, na popis soužití dvou jakýchkoliv osob. Hlavním důvodem pro prosazování manželství stejnopohlavních párů je však adopce dětí. V pozadí celých diskusí stojí nikoliv právo, ale nárok na dítě, bez ohledu na to, kde se ve skutečnosti vezme. Podstatné ale v této diskusi musí být, že děti si nemohou vybrat, těch se nikdo neptá.

Nikdo ale nevstupuje do manželství proto, aby se rozpadlo. V takovém případě bude chybět nejen jeden z rodičů, ale také buď role muže, nebo role ženy a ukázka vztahu mezi nimi. Dítě se učí podle rodičů a interakce v každodenním životě mezi mužem a ženou je základem i přípravy dětí do svého vlastního dospělého života.

Já tuto věc odmítám bagatelizovat. Tady se používaly osobní příběhy, já se vám také svěřím s jedním osobním příběhem. Zvládly to, udělaly maximum, ale svým způsobem to v životě bylo omezení. A já proto nikdy, nikdy nevytvořím svým hlasem plánovitě neideální situaci žádnému dítěti, kde plánovitě bude chybět jedna z rolí muže, nebo jedna z rolí ženy. Děti si vybrat nemohou. Argument, že manželstvím pro všechny sledujeme zájmy dítěte, je nesprávný. Proto jsme do tohoto rozhodnutí tlačeni. Ale skutečně se tím reflektují práva dětí, když nemají právo výběru?

Jak rozhodnete? Jak rozhodnete? Není to jedno!

Ale ve skutečnosti se u dětí v drtivé většině nejedná o sirotky, jedná se o děti, které biologické rodiče mají, nejsou tedy právně volnými a nutně rozhodnutí o adopci musí předcházet rozhodnutí o tom, že biologický rodič přestává mít právo na své dítě, ale zejména že dítě přestává mít právo na svého biologického rodiče, u stejnopohlavních párů minimálně u jednoho rodiče. Ale o tom bychom měli také při této diskusi diskutovat, zda je to správné, zda takovým dětem je normální a správné vzít právo na jejich biologického rodiče.